A už jsem tady naznačoval a opravdu těch sporů jsem absolvoval v soudních síních vysoce trojciferný počet to jsou spory, ve kterých jde typicky o odbornou otázku, která není o právním hodnocení samotné pojistné smlouvy, tak jako je to třeba ve sporech ze životního pojištění. Tam jde typicky o odbornou otázku, abyste si dokázali představit výše nákladů na rekonstrukci poškozené nebo zničené nemovitosti, výše nákladů na opravu vozidla nebo ty nejtěžší případy výše náhrady újmy, zejména újmy na zdraví nebo újmy v případě usmrcení.

Zase mně asi potvrdíte, že to není Haasův výmysl, že situace s kapacitami znalců v České republice a to je dlouhodobý stav je neutěšená. Teď opravdu nemluvím o těch nákladech, ale mluví se nebo čeká se v řádu jednotek měsíců.

Dovedete si představit, že tuto agendu svěříme kanceláři finančního arbitra a že to pomůže já si dovedu představit, že to svěříme, ale uděláme tu nejzásadnější chybu a totálně to půjde proti celému systému ADR, to znamená, proti celému systému alternativního řešení sporů. Vracím se k tomu nosnému. Co z toho můžeme očekávat, když tento návrh projde? Podle mě můžeme očekávat znova výrazné prodloužení v době řízení před finančním arbitrem.

A dovedete si představit, jak chudák spotřebitel dopadne ve správním soudnictví? Myslíte si, že někdo ze spotřebitelů v této zemi je běžně účastníkem správního soudnictví? No, nejsou lidé účastníky správního soudnictví. Jsou účastníky typicky občanskoprávních sporů, ale účastníky správního soudnictví nejsou.

Takže my vrhneme velmi pravděpodobně velkou skupinu spotřebitelů do sporů, které řeknu budou navazovat na několikasetdenní řízení u finančního arbitra. No, to snad nikdo nemůže myslet vážně. A ta poslední právní zmínka. V jedné věci je podle mého názoru dovolím si to hodnocení, je to můj osobní právní názor je ten návrh protiprávní, a to právě v působnosti. Ty působnosti jsou tam zjednodušeně řečeno tři, a podle mého názoru je v rozporu jak s evropskou směrnicí ADR ona je implementovaná primárně zákonem o ochraně spotřebitele, který definuje, řeknu jaké spory a spory z jakých právních vztahů mohou spadat vůbec do systému alternativního řešení sporů.

Takže navrhovat, aby spory ze zajištění spotřebitelského úvěru byly předmětem k řízení u finančního arbitra, je podle mého názoru v rozporu jak s evropskou směrnicí ADR, a uvědomte si, že české právo se musí na to existuje i x rozhodnutí Ústavního soudu, Českého nejvyššího soudu o tom že implementace evropských směrnic a pak aplikace v českém právu musí být eurokonformní. To jsou důvody, pro které opravdu snad z věcných a slíbil jsem, že v nich nebude ani mrť politiky tak jsou to věcné důvody, pro které navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, budu mnohem stručnější než můj předřečník, který do toho dal obrovské emoce, Nicméně dovolím si říct, že podporuji jeho právní názor či lépe řečeno politický názor, a vede mě k tomu rovněž má zkušenost jako někoho, kdo se 25 let živí jako tím, že chodí k soudu.

Já jsem zažil před patnácti lety takovou vlnu, kdy se říkalo, že naše soudy jsou neschopné, pomalé, nevýkonné, takže všichni křičeli, ať tedy budeme řešit věci v rozhodčím řízení.

A pak některé soudy, když byly napadeny rozhodčí nálezy, přiznaly odkladný účinek, některé nepřiznaly odkladný účinek. A já se obávám, že v podstatě podobný postup by nastal i v tomto případě.

A poslední myšlenka.

To znamená, byť mám obrovské výhrady jako advokát k našim soudům, a je to logické, že mám k nim výhrady, přece jenom bych jim to nechal víc k dispozici a nechal bych lidi, aby tyto věci řešili přes soudy. Děkuji za pozornost.

My vidíme hlavně tři rizika spojená s přijetím návrhu. Za prvé, problematicky se může jevit rozšíření působnosti finančního arbitra na spory ze zajištění dluhu ze spotřebitelského úvěru, a to z důvodu, že stávající systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zavedený zákonem o ochraně spotřebitele je koncipován pro spory, které vznikají z kupních smluv a ze smluv o poskytování služeb v uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem, což platí i pro oblast finančního trhu. Finanční arbitr pak řeší spory ze smluv o poskytování finančních služeb, což je k zajištění závazku, byť z finanční služby není. Druhou z problematických oblastí, která má být podle návrhu předmětem rozšíření působnosti finančního arbitra, je pak oblast neživotního pojištění.